To matematicky nevychází.

No a to je přece naše ambice.

Bude ale stejný základ. Hodně tady toho padlo k územním plánům. Ano, všeobecně lze souhlasit s tím, že územní plány, nebudouli dobré, tak nebude dobrý územní rozvoj. Na tom nelze nic zpochybnit. Na druhou stranu ale v oblasti územního plánování my posilujeme roli samospráv.

Nic se stavět nebude. Žádný dům, prostě technické přesunutí.

Další docela dobrá otázka byla, nebo návrh, nebo námět, praktická vadná žádost.

Jinak informace pochopitelně nemám ze sebe.

Tady je zajímavé, jsem si poznamenal, Legislativní rada vlády, co sdělila. Mimo jiné Legislativní rada vlády, pokud zde byla několikrát skloňována, tak Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit tento zákon. Nic víc k tomu nemá cenu co říkat. Ale k té Legislativní radě vlády, abych nezapomněl na systémovou podjatost: každý, kdo chce zdržovat stavební řízení, může využít tento prvek.

Paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím tím přesun těch lidí.

A ještě pokračuji vůči paní poslankyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího.

A u pana poslance Juránka prostřednictvím pana předsedajícího, 8 tisíc bylo připomínek. Někdo může říct, je jich 8 tisíc, proto to nebylo tak dobré.

To se diskutovalo na vládě. Nicméně připomínky Ministerstva vnitra byly vypořádány.

Prosím, respektujme to, že na výborech se to dá velmi detailně probrat.